Dále, pokud si to všechno dobře pamatuji, tak jsem byla dotazována na fiskální pakt.

Nyní bychom mohli hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka. Pokud nikdo nepožaduje, tak ho nebudu znovu číst, a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.